Nyní bychom měli hlasovat nejprve o návrzích, na kterých byla shoda v grémiu.

Je to něco jiného, než se dohodlo na grémiu. Tak se chci pana předsedy Okamury zeptat, jestli na tom trvá?

Jako já abych sledoval? Já to sleduju. Já jsem jenom žádal o utišení v sále, protože vám nebylo, pane předsedo, rozumět, neslyšel jsem, co jste říkal.

První tedy hlasujeme o návrzích z grémia. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 4, bylo přihlášeno 170 poslanců, pro hlasovalo 159, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Teď budeme postupovat tak, jak vystupovali jednotliví poslanci se svými návrhy. První budeme hlasovat o návrhu...

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti?